Za tímto účelem vytvořila Notářská komora vlastní zabezpečený online kanál pro možnost ověřování totožnosti klientů, díky kterému bude možné s větší mírou předcházet účelovým zakládáním subjektů.

Na speciální webové stránce tak bude podle jména a data narození uvedených v ověřovací doložce podpisu možné zjistit, zda je plná moc pravá. Tato elektronická evidence bude funkční v rámci kanceláří notářů, v žádném případě však neomezuje jiné způsoby ověření podpisů, jako je například prostřednictvím České pošty, Czech POINTu apod., kde se elektronická evidence tímto nezavádí.

Třetí změna, kterou tato novela zavádí, se týká agendy apostil, konkrétně zlepšení jejich dostupnosti.

Věřím, že zjednodušení alespoň některých podnikatelských činností a rozšíření nástrojů ve vyšší bezpečnost v podnikání je zájmem nás všech. Vyšší stupeň digitalizace podnikatelské sféry je bezesporu velmi žádoucí. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Dále se navrhuje výslovné zakotvení poplatku pro ověření podpisu za účelem použití v cizině.